Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl taktéž přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.